Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Účinnost zákona se navrhuje dnem vyhlášení. Děkuji paní ministryni. Výbor pro sociální politiku byl tím výborem, který se návrhem zabýval a přijal usnesení. Zpravodajkou výboru pro sociální politiku je paní poslankyně Jana Pastuchová a bude nás informovat o projednání ve výboru. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já bych jen chtěla za zpravodaje říct, že opravdu tento návrh podporuji, protože všichni se můžeme dočíst a víme, že na úřadu práce dochází k dramatickému nárůstu nepřítomnosti zaměstnanců úřadu práce. Ta personální situace se tam výrazně skokově zhoršuje a vlastně tento návrh sníží tu potřebnou administrativu na to třetí a čtvrté čtvrtletí, které by zaměstnanci úřadu práce museli vykonávat.

Po úvodním slově náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Dany Roučkové... ... zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 1. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona; 2. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona a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

Děkuji paní zpravodajce. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Obecnou rozpravu vedeme, otevírám ji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající, za udělení slova. Vážená paní ministryně, paní poslankyně, páni poslanci, já chci jenom podpořit tento návrh zákona z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí. Chci říci, že důležité a velmi důležité na tomto návrhu v této chvíli je nejenom to, o čem mluvila paní zpravodajka, že to usnadní administrativu na úřadech práce, ale ono to usnadní administrativu a omezí administrativu právě žadatelům, protože půjde o automatickou prolongaci nároku na přiznávání přídavku na dítě, příspěvku na bydlení a příspěvku na péči. Nebude nutné dokládat ani příjmy, ani náklady na bydlení za třetí čtvrtletí tohoto roku proto, aby byl přiznán nárok v tomto posledním čtvrtletí tohoto roku. Co je ale také důležité v této souvislosti vědět, že ale není upřeno právo žadateli na to, aby požádal o změnu, že nikdo nemůže být na tom poškozen, nikdo nemůže být tratný, protože pokud doloží náklady, pokud doloží např. snížení příjmu, tak ta dávka bude přepočítána tak, aby byl zachován jeho nárok, tak jak to v zákoně je. Prosím proto o podporu tohoto návrhu. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy nemám žádnou přihlášku, nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova také není, takže v tuto chvíli končím druhé čtení tohoto návrhu. Přerušuji opět tento bod, abychom se mohli připravit na třetí čtení.